Já si dovolím připomenout veterinární, tuším, zákon, kde byly uvedeny nepovinné atestace, a ty nepovinné atestace pak měly být ve vyhlášce. Já jsem tady opakovaně deklaroval svoji důvěru v čestné slovo pana ministra, přesto jsem chtěl vyhlášku vidět.

Navíc, pokud to opravdu v té vládě.

Říkám to dobře?

Mně chyběly jasné, přesné, striktní definice, co je to česká potravina.

Je to tedy česká potravina?

To, k čemu bych se chtěl na posledním místě zastavit a kde si troufám být sám sebou vnímán jako expert, tady také zaznělo.

A tam si myslím, že je to třetí část celého tohoto balíku. Tedy domnívám se, že se nejedná pouze o problematiku, jak pomoci zemědělcům.

To je vše, děkuji.

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stojím před vámi, abych se přiznal, že jsem to já, kvůli kterému tady dneska jednáme.

Sám jsem měl mnohokrát příležitost slyšet naše zemědělce, co by potřebovali, co by jim pomohlo.

Děkuji za to kolegyni poslankyni, prostřednictvím pana předsedajícího, Balaštíkové, že mě v tom podpořila. Vím, že to nemá dneska kvůli tomu lehké.

Ale já říkám, kdo rychle dává, dvakrát dává. Děkuju. Nyní faktická poznámka pana Pavla Kováčika.

Děkuji za slovo. Vidíte, to jsem chtěl právě tím návrhem, aby ta diskuse probíhala až především na výboru. Máme tady mnoho odborníků, to je zase pozitivní. Bylo to ještě dosud hodně málo, tak to zase je pozitivní.

Jinak všecko.